To je tedy moje první otázka na pana premiéra, jak bude bránit stát a státního českého národního dopravce právě v této věci, když jednoznačně předmět dodávky nebyl splněn, ale přesto tedy rozhodci přiznávají, že se za to má platit. A druhá moje také konkrétní věcná otázka k této věci.

Podstatou bylo, že rozhodčí soud svým nálezem založil novou hmotněprávní povinnost Českých drah, a to je důležité, aniž by mezi partnery té smlouvy panovala shoda. Tady ta shoda není. Moje druhá otázka je, jak se tedy osobně pan premiér zasadí o to, nebo jak pomůže panu ministru dopravy Danu Ťokovi, aby ta shoda byla dosažena a aby České dráhy tuto povinnost mít nemusely. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi.

Vážený nepřítomný pane premiére, čelíme masivní řízené invazi nepřátelských migrantů. Ani největší hlupák přece nemůže nevidět rizika spojená s masovou milionovou invazí muslimů. Vy, pane premiére, patříte do skupiny evropských lídrů, kteří bezprecedentně ohrozili bezpečnost na celém kontinentu, a přestávám si myslet, že za tím je jen prostá lidská hloupost, kterou jsem vám byl dříve ochotný tolerovat. Stavíte se proti celému národu, proti své zemi, zrazujete svůj domov. 17. listopadu, namísto abyste podpořil své občany, kteří se děsí muslimské invaze, tak vy jste okázale dal najevo své pohrdání jejich obavami tím, že jste rozdával odměny za pomoc migrantům. Mám skromnou otázku. Platí vás Islámský stát nebo vyznavači islámu nebo nějaká organizace, které z imigrantů profitují? Pane premiére, s vašimi názory jste v každém případě nebezpečný extremista, který by měl ihned odstoupit. Vaše vláda nemá důvěru ani legitimitu usídlovat v naší zemi jakékoliv nepřátelské cizince.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Okamurovi za jeho příspěvek. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Radim Fiala. Bude to interpelace na pana premiéra ve věci hrozby radikálního islamismu. Prosím, pane poslanče. Vážený pane premiére, Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že právo šaría je v rozporu s evropským pojetím demokracie a svobody. Jak vaše vláda bude reagovat na šíření této části radikálního islámu? Připravujete vymahatelnost tohoto nálezu ve vztahu k činnosti církví podle zákona o církvích? Doufám, vážený pane premiére, že vaše vyjádření nebude jen ve smyslu, že nebudeme v podstatě dělat nic, počkáme, až bude řádit islámská policie v ulicích. Děkuji panu poslanci Fialovi. Dostáváme se k osmé interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Věra Kovářová. Ta bude interpelovat pana premiéra ve věci opakovaných absencí Andreje Babiše. Vážený pane premiére, dovolte, abych svou druhou interpelaci věnovala jedné malé osobní prosbě. Pokud počítám dobře, od letošního května se marně snažím ústně interpelovat ministra financí Andreje Babiše a ani dnes se mi to pravděpodobně nepodaří. A proč? Ve čtvrtek odpoledne do Sněmovny jednoduše nechodí. Chápala bych výjimečnou absenci odůvodněnou důležitým jednáním v zahraničí, ale přestávka v délce sedmi měsíců, to už je myslím moc. Prosím vás, abyste jako nadřízený pana ministra Babiše dohlédl na zlepšení jeho sněmovní docházky, a to především na čtvrteční ústní interpelace. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Přicházíme k deváté interpelaci, kterou přednese pan poslanec Radim Fiala, který pana premiéra bude interpelovat ve věci politiky Ministerstva kultury. Děkuji za slovo. Ano, český filmový festival, z velké části placený z kapes českých daňových poplatníků prostřednictvím Ministerstva kultury a z evropských peněz prostřednictvím evropských fondů a Evropské komise, navštívil syrský uprchlík. Člověk, o němž Kurdové bojující proti Islámskému státu tvrdí, že je členem AnNusra, syrské pobočky teroristické organizace AlKáida. Vážený pane předsedo vlády, žádám vás o vysvětlení. Pokud se Ministerstvo kultury finančně podílelo na návštěvě člověka podezíraného z islámského terorismu v České republice, pokud Ministerstvo vnitra České republiky dovolilo, aby tento člověk vůbec překročil naše hranice, pak se jedná o zcela skandální selhání vaší vlády ve věci ochrany zájmů českých občanů. Pokud však vaše vláda disponuje důkazy toho, že jsou obvinění Kurdské demokratické strany vůči tomuto nelegálnímu imigrantovi nepodložená, pak vás žádám o to, abyste je předložil, protože pokud se lidé s tak závažným nařčením mohou volně pohybovat po ulicích našich měst, pak vaše vláda prostě fatálně selhala. Poslední, desátou interpelaci přednese pan poslanec Tomio Okamura. Ta faktická poznámka bohužel není možná, pane poslanče, ale vaše desátá vylosovaná interpelace je teď na řadě. Prosím, máte slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, proč česká vláda urputně trvá na tom, že bude přijímat muslimské migranty, a nejedná v souladu s přáním většiny občanů, kteří žádné nezákonné imigranty ani vyznavače islámu v České republice nechtějí? A nevymlouvejte se na Evropskou unii, jelikož vláda opakovaně zamítá návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na referendum občanů o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané mohli rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi a o tom, s kým chtějí do budoucna žít. Proč se bojíte občanům umožnit referendum, když jsou volby do Sněmovny až za dva roky?

Prosím o jednoduchou a jednoznačnou odpověď. Co nebo kdo vás opravňuje k tomu, abyste v České republice usídloval cizince navzdory vůli občanů, kteří jsou na rozdíl od vás skutečnými a právoplatnými pány své země? Jediná cesta, jak občany nepohrdat, je referendum. Máte odvahu se na to zeptat občanů České republiky a zeptat se jich na jejich názor v referendu na přijímání imigrantů právě referendem? Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Okamurovi. To byla poslední interpelace na pana premiéra Bohuslava Sobotku. První interpelaci na jednotlivé členy vlády přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat ministra vnitra Milana Chovance ve věci zabezpečení areálu Pražského hradu. Vážený pane ministře, na jednom z posledních zasedání rozpočtového výboru jsme projednávali kapitolu Kancelář prezidenta republiky. V rámci rozpravy přišla řeč také na zabezpečení areálu Pražského hradu v důsledku kauzy, kterou můžeme pracovně pojmenovat jako červené trenýrky.

Zkrátka zásadní změny.